Já tady vítám návrh pana poslance Bendla na uskutečnění nějakého semináře. Nemáme s tím problém.

Nicméně vláda odhlasovala opak, čili vodní díla nejsou součástí koordinovaného řízení. Takto vám přišla novela do Poslanecké sněmovny. Já samozřejmě po všech debatách ve výborech se budu snažit vás přesvědčit, že je to správné.

Já jsem připravena se svými kolegy vám dát veškeré argumenty. Projednávání vůbec nebylo jednoduché, protože jak jsem říkala, 44 zákonů včetně tohoto zákona, tzn. 43 změnových, jenom když si to vezmete, je nás sedmnáct členů vlády, snad jenom pan premiér k tomu neměl opravdu žádné připomínky, protože není předkladatelem žádného zákona. Co se týká pana poslance Petrů ohledně malých staveb, tam ty výhody jsou v těch paragrafech od sto výše. Beru na vědomí, co jste zde zmínil, nicméně tady bych to nechala spíše na projednávání ve výborech.

Následně to nahlásí stavebnímu úřadu a tím to končí pro toho stavebníka. Tady chceme ušetřit práci, čas.

To ať řeší soudy. Co se týká pana poslance Klána, tady co se týká toho společného řízení, ano, to přinese časovou úlevu, a to už z jenom z toho důvodu jednoho odvolání a jedné správní žaloby, která je na konci toho společného řízení.

Čili je to na stavebníkovi, zda půjde rozděleným řízením, to znamená tři separé, anebo dohromady.

Čili to jenom na to společné řízení. Tady opravdu velice spolupracujeme s Ministerstvem vnitra ohledně správního řádu, který samozřejmě je odpovědný za různé věci, které nejsou v gesci MMR. Ale to bych také ráda, jestli dovolíte, probrala na výborech, abychom tady nezdržovali plénum Poslanecké sněmovny v takto pozdních hodinách. Co se týká vašeho komentáře malého stavebního úřadu, vnímám připomínku na zrušení. V České republice máme 720 stavebních úřadů včetně těch speciálních, včetně všech ostatních. Tato novela neruší žádné stavební úřady. To, že bych já osobně to plánovala do nového zákona, jehož teze na komplexní rekodifikaci systémového stavebního práva v České republice již máme napsané, ano, tam to je. Ale příprava nového zákona je možná na pět, osm let, takže v této novele to není. Na druhou stranu otázka stavebních úředníků tam musím říci, že jako ministra, který má v gesci stavební řád České republiky, ta mě velmi trápí, protože stát před mnoha lety přenesl přenesenou působnost státu na obce.

Toto je věc, kterou bych velmi ráda řešila v tom novém zákoně, ne v této novele. V této novele si beru za úkol především školení stavebních úředníků. Ministerstvo pro místní rozvoj jako stát má kompetenci vůči krajským stavebním úřadům. Krajské stavební úřady mají kompetenci vůči nižším úrovním. Takže detaily bychom probrali také ve výboru, nicméně děkuji za vaše podněty. Určitě na všechno dokážeme odpovědět.

A z toho ještě tři by to mohla zvládnout. Tady samozřejmě bych ráda tuto debatu vedla velice intenzivně na výborech, protože dělat výjimky zrovna ve stavebním zákoně stejně jako jsem udržela zákon o zadávání veřejných zakázek, tak se budu snažit udržet tento zákon bez jakýchkoliv výjimek. Pokud si to někdo špatně naplánoval, neměl by se jenom kvůli tomu měnit zákon.

O tom se můžeme bavit, ale kvůli dvěma městům se nedomnívám, že by Poslanecká sněmovna měla udělat výjimku ve stavebním zákoně, který řeší něco úplně jiného, nebo mnoho jiných věcí. Pardon. Takže já tady samozřejmě budu žádat od účinnosti zákona mimořádné rozpočtové opatření na vládě, o tyto peníze, které nejdou do rozpočtu MMR, ale do rozpočtu právě těch obecních v rámci RUD, aby to šlo na kraje a aby to šlo na obecní stavební úřady i ty speciály. A jedná se o místa do území, na územní veřejnou správu, na stavební úřady, ne na místa na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nějakým způsobem to zvládneme. Potřebuji posílit stavební úřady v území. Tak to jenom na vysvětlení. Co se týká dalších věcí, o kterých hovořil pan poslanec Bendl. Mělo by to samozřejmě přinést mnoho pozitivního.

Často to tak nebývá nebo bývají různé dohody.

Děkuji, že považujete tento zákon za důležitý. Děkuji za ty komentáře, to mě těší.

Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje a rád bych to shrnul.